41 let komunistického režimu, bohužel jsme ztratili plno času.

Naši sportovci a tak dále.

Například ten sport je tady. Konečně máme agenturu, konečně se budeme věnovat sportu, který jsme zanedbali, ta infrastruktura a tak dále. Máme tady rychlovlaky. Ano? A termíny?

Děkuji.

Ani žádný termín u toho nemáte. Takže to není žádný plán, to je opravdu jenom PR knížka. A opravdu jsem nepochopil, proč jste vymyslel, že to mám realizovat já, ten váš plán. Samozřejmě až uspějeme ve volbách, tak budeme mít vlastní plán, který nebude postavený na tom, že tady vlastně bude docházet k propojení nějakého velkého holdingu a státu. Myslím si, že to, co jste uvedl, že postupně se snažíme, to není uvedení žádných termínů, které by měly být obsaženy v plánu.

Já bych byl strašně rád, pane Michálku, abyste neurážel ty lidi, kteří psali tu knížku.

Já jsem to vymyslel. Zkuste se nejdřív živit poctivě a vraťte se potom do politiky, a potom nám to můžete ukázat. Vy o reálném životě nevíte vůbec nic. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Když se podívám konkrétněji na úřad, kterým se dlouhodobě zabývám, Úřad práce, ptám se konkrétněji, co by to mělo znamenat?

Znamenalo by to něco, co jsme už v krátké podobě zažili v zimě 2018, před rokem, kdy byly zpožděné výplaty právě třeba rodičovských příspěvků. A naopak, vaše vláda chystá zavedení zálohového či náhradního výživného a proplácení obědů pro nejchudší děti. To by zase znamenalo nápor práce pro úřady práce.

Prosím, pane premiére. Ale vy jste to řekla sama.

Oni platí ty dávky.

A 10 %?

Je to určitě úřad...

To za 30 let tam nebyli schopni ani zintegrovat, například.

Já nevím, kolik je to procent. Takže budeme mít k tomu individuální přístup.